Stanku je zatražio zastupnik Grmoja, izvolite.

Znači, shvatili smo ja mislim danas svi tijekom ove rasprave da ne postoji saborska većina. To je sada sasvim očito. Zastupnici su se izjasnili i oni koji nisu bili kroz ovih nekoliko dana da će sutra glasovati protiv ministra Marića, znači da će glasovati za njegov opoziv. I sasvim je jasno da ne postoji saborska većina, da je premijer kao što sam u nekoliko navrata rekao destabilizirao državu, odrekao se saborske većine, 15 ruku MOST-ovih zastupnika, izbacio MOST-ove ministre iz Vlade. Osim toga, vidjeli smo sinoć da zastupnici Esih i Glasnović neće dati podršku formiranju nekakve nove saborske većine. Zastupnik Škibola je danas izjavio da će glasovati protiv ministra Marića, zastupnik Lovrinović evo sad je to i kolega Mišić tijekom svoje rasprave potvrdio. Znači evo tu je i zastupnik Lacković koji je sada ušao rekao je da će također glasovati protiv ministra Marića, a očito je da ne postoji saborska većina kako bi se ova agonija završila, kako bi se završilo tezgarenje u Hrvatskom saboru, pokušaj sastavljanja nekakve nove većine. Najpoštenije bi bilo raspustiti Sabor i ići na nove izbore kad je već premijer i ovdje nas sve u Saboru, ali i cijelu državu doveo u ovakvu situaciju. Ono što je bitno naglasiti je to da smo mi spremni povući taj naš zahtjev ako bi se sutra u Saboru pokazalo da postoji nekakva saborska većina. Znači naravno da bi onda bio izabran i novi predsjednik Sabora, bili bi predloženi novi ministri. Ali kako sada stvari stoje toga nema. I ako sutra ministar Marić ne dobije potporu zastupnika u Hrvatskom saboru očito je da te saborske većine nema i da bi bilo najpoštenije da premijer Plenković onda da ostavku, a da mi ovdje krenemo u raspuštanje Hrvatskog sabora. Vidjet ćemo hoćemo li uopće ići sa tom inicijativom, ako dođe do stvaranja saborske većine ili ako je čak i uputimo hoće li ona dobiti dovoljno potporu. Svi znamo da su postojali planovi određenih klubova zastupnika poput HNS-a i IDS-a da možda nakon lokalnih izbora uđu u tu priču. Sutra će se pokazati ako dođe do glasovanja o ovoj našoj inicijativi tko su oni zastupnici koji možda računaju na to da u tom mogućem preslagivanju, znači budu dio saborske većine.

Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Jovanović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo u ove ranojutarnje sate neću iskoristiti cijelo svoje predviđeno vrijeme. Ono što želim reći i još jedanput naglasiti da svojim zahtjevom za opozivom ministra financija SDP ni na koji način nije htio izazvati krizu Vlade, ni na koji način nije htio ugroziti stabilnost Hrvatske, nego je htio još jedanput istaknuti u kojoj mjeri je bitno prevenirati sukob interesa među hrvatskim dužnosnicima. Smatramo da to je naša dužnost, jer jedino nulta tolerancija na sukob interesa, na korupciju može vratiti povjerenje u politiku, vjeru u političare i osigurati da građani Hrvatske napokon imaju više vjere u Parlament, da izlaze na izbore u većem postotku i da u konačnici svi mi zajedno osiguramo veću kvalitetu života svih građana Hrvatske. Ja sam igrom slučaja bio u ovoj sabornici i 1990. svega smo dvojica u ovom sazivu kolega Opara i ja, iako se pitam da li danas 27 godina nakon toga je Hrvatska bolje društvo, otvorenije društvo, društvo jednakih šansi za sve ili je više, bliže Orwelovoj verziji po kojoj smo svi jednaki, samo neki jednakiji poput Todorića na primjer i 200 bogatih obitelji koji su odabrani tih devedesetih, mogu reći da po svemu što čini Andrej Plenković da njegova Vlada nije Vlada nulte tolerancije na sukob interesa i na korupciju, da njegovo ultimativno branjenje najprije plagijatora Barišića, a sada i ministra financija Marića kao i potpredsjednice Vlade Dalić, pokazuje da smo se kada je riječ o sukobu interesa vratili opet u devedesete. Nažalost, to nije dobro i to ne garantira da će Hrvatska biti uz bok zemljama EU. Dokaz tome je i to što smo zahvaljujući vladi Zorana Milanovića po prvi put u povijesti Hrvatske 2016. izašli iz svijeta korumpiranih zemalja sada nakon neuspješnog eksperimenta sa Oreškovićem, Karamarkom, a evo sada i ovog drugog neuspješnog eksperimenta HDZ-a i MOST- a opet u krugu korumpiranih zemalja što znači da će i kapital koji bi trebao doći u Hrvatsku dolaziti tu puno manje nego što bi došao da smo uspješniji u prevenciji sukoba interesa i korupcije. Prema tome, zaključimo i recimo glasno, ako neko uopće gleda više ovu našu raspravu, dakle nije SDP doveo do krize Vlade, nije SDP doveo do opasnosti od prijevremenih parlamentarnih izbora, učinilo je to bahaćenje premijera koji je gotovo praktično sramoćenje javno kolega iz koalicijskog partnera MOST-a što sigurno ne pokazuje demokratičnost i širinu jednog europskog premijera kakav bi htio biti gospodin Plenković. Jednako tako Zdravko Marić je sigurno čovjek koji je odgovoran, međutim mantra koju je preuzeo od Kalmete npr. koji ništa nije znao o farbanju tunela ili od članova predsjedništva HDZ-a koji u aferi Fimi Medije ništa nisu vidjeli, ništa nisu čuli, ništa nisu znali, tako se i gospodin Marić brani sada za sve što je vezano uz Agrokor da on ništa nije znao, ništa nije vidio, nije ništa ni čuo. Međutim, gospodin Marić je odgovoran za fiskalni sustav Hrvatske, ako i nije znao da je u Agrokoru postojala opasnost od friziranja financijskih izvješća što je sigurno kriminal, on je na taj način ipak doveo u pitanje stabilnost financijsko-gospodarskog sustava cijele naše zemlje. Mislim da je danas jasno da postoji očito, da ne kažem tajna veza i Zdravka Marića i Agrokora i HDZ-a jer podsjetit ću na sve, Zdravko Marić je bio i Karamarkov kandidat za mandatara. Ta je veza nažalost puno jača od nacionalnih interesa, a čini mi se i od samog HDZ. Prema tome, postavljam još jedno pitanje, kako je moguće da kao Agrokorov izvršni direktor, a danas kaže da je u cijelom svom mandatu potpisao samo dva papira od kojih nijedan nije bio vezan uz posao, dakle što je onda radio kao izvršni direktor za strategije i tržište kapitala i nije znao pravo stanje Agrokorovih bilanci koje su služile kao temelj za zaduživanje koncerna? Sama činjenica da prije dolaska u Vladi bio izvršni direktor za strategije i tržište kapitala u Agrokoru znači da bi se Marić u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa morao izuzeti iz čitavog niza postupaka i odluka koje se odnose na taj koncern, a to onda dovodi u pitanje kako bi mogao obavljati svoju funkciju ministra financija. Iako bi to sve trebao učiniti pitanje je da li je to učinio kada se donosio u Vladi lex Agrokor ili imenovao vladin povjerenik u Agrokoru? Koliko ja znam nije. Nadalje, ono što sigurno ne ide u pozitivu učinka Zdravka Marića, a to je da kao ministar financija od početka ove godine u nekoliko navrata svjesno ili nesvjesno obmanuo hrvatsku javnost ističući da je Agrokor čvrsta i stabilna kompanija koja sigurno neće propasti, između ostalog citiram rekao je „kako prati situaciju u Agrokoru i kako vjeruje u kompaniju da ne postoje rizici što se tiče njihovih obveza u dogledno vrijeme“, a znamo što se dogodilo nedugo nakon ovako optimističnih izjava. Nadalje, Zdravko Marić je kao ministar financija svjesno donosio odluke, imamo i popisu svih u našem materijalu koji smo dostavili vezano uz naš zahtjev gdje pogodovao Agrokoru kao sustavu i odgodio primjenu propisa koji su da su se možda na vrijeme primijenili mogli ublažiti katastrofu u kojoj se našao Agrokor i brojni njegovi dobavljači. Svi znamo da ukoliko Agrokor ne osigura otprilike 500 milijuna eura novog kredita do kraja svibnja prijeti stečaj. Što će to značiti? Bolje da ne govorim. Čuli smo već dio koji se tiče kredita kojeg je dobio kao predsjednik Nadzornog odbora HPB-a, ne bi više govorio o tome obzirom da i sam gospodin Marić korektno rekao da je to možda bila greška.

Strah će biti manji uz više znanja, uz manje korupcije. Više znanja će biti ako u Vladi ne bude ministar plagijator, a manje korupcije i sukoba interesa će biti ako ministri članovi Vlade, potpredsjednici Vlade kao i svi dužnosnici ne budu u sukobu interesa. To je bio naš cilj i uvjereni smo da ćemo upravo zahvaljujući ovom cilju osigurati da u Hrvatskoj u budućnosti bude manje sukoba interesa. Hvala lijepa. Zastupnik Željko Lacković javio se za repliku. Zahvaljujem. Dakle prvo pitanje je, govorili ste o slobodama, da li vaši saborski zastupnici SDP-a imaju slobodu sutra da ne dođu na glasovanje? Pod broj dva, interesira me da li znate koliko zastupnika u sadašnjem sazivu Sabora dolazi iz poduzetničkog svijeta, dakle ljudi koji imaju zaposlene i daju drugima plaću? Odgovor na repliku. Dakle ja nisam na ispitivanju, nisam na sudu i ne osjećam uopće potrebu odgovoriti na ovakva sudska pitanja kolega Lackovića. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Jovanović, za razliku od kolege Lackovića, ja bih htio govoriti baš vezano za ono o čemu ste govoriti vi. Prije svega slažem se s vama u potpunosti da je sukob interesa jedna od centralnih tema ovoga o čemu raspravljamo već satima. I užasno mi je drago i zapravo bih vam na neki način želio i zahvaliti što ste eotaknuli i druge sfere u kojima se u posljednjim mjesecima zapravo sukob interesa događa. Ministar plagijator, pitanje korupcije i sukoba interesa na sveučilištima je nešto o čemu ovdje nismo razgovarali sada ali smo drugim prigodama razgovarali ali slažem se s vama u potpunosti da na neki način su nedjeljivi, neodvojivi su kao tema o ovoga o čemu je riječ ovdje danas. Bez obzira na to što u ovome formatu i na ovome mjestu danas, definitivno nije ni primjereno i ne možemo tu temu kroz diskusiju istražiti i o njoj se odrediti, mislim da je svakako bilo vrijedno i važno da ste i to spomenuli. Zastupnik Branimir Bunjac, javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Budući da ga nema, zastupnik Željko Lacković javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle vezano na današnju temu koja je prvenstveno pitanje davanje povjerenja ili ne povjerenja ministru Mariću, ja želim obrazložiti svoj stav kako ću postupiti i što me je u tome vodilo i koji su moji interesi koji su me vodili u tijeku dosadašnje rasprave koja ovisi o tome kako ću sutra glasovati. Dakle prilikom izglasavanja Zakona o Agrokoru, zvati ću ga lex Agrokor, ja isti nisam podržavao i stavio sam dvije opaske na taj zakon govoreći pod broj 1 da nisu zaštićeni dobavljači što se kasnije na neki način ispravljalo ali to nije bitno nego činjenica da imovina gospodina Todorića ostaje slobodna i da zbog tog razloga se lex Agrokor može zvati lex Todorić. Da bi se to izbjeglo, ja sam predlagao da se zamrzne ili ograniči trgovanje dionicama u poslovnim udjelima jer mi možemo špekultivno spašavati neki špekulativni kapital koji bi došao u posjed poslovnih udjela a da toga ne bi bili niti svjesni jer su ti poslovni udjeli založeni za neka kreditna sredstva. Između ostaloga ja sam rekao i ako se usvoji ovakav zakon bez ovih odredbi da će ministar Marić doći u jednu neugodnu situaciju jer će tada biti u potencijalnom sukobu interesa kao bivši zaposlenik i kao uz činjenicu da je imovina i dalje gospodina Todorića bez obzira što nema pravo upravljanja. Nakon toga ja sam na proširenom klubu vladajućih postavio ovo isto pitanje i predložio sam da se iznađe rješenje da se u zakon dodaju ove odredbe koje ne bile kazneno pravne prirode nego bi bile građansko pravne gdje bi se moglo kroz nadležnost trgovačkih sudova ograničiti recimo da bez oluke odnosno suglasnosti vladinog povjerenika ne može dolaziti do transakcija većih od 1% dnevno svih izdanih dionica, odnosno da većinski vlasnik ne može slobodno raspolagati i da se ograniče preuzimanja poslovnih udjela na ime uzetih kredita. Nakon toga dakle na sastanku, užem sastanku u Vladi također sam ponovio ovaj prijedlog i zamoljen sam da dostavim pisani prijedlog i ja sam između ostaloga i savjetniku Vlade dostavio i pisani prijedlog i danas sam sa njim razgovarao i pitao sam što je sa tim prijedlogom odnosno da li je moguće dobiti jamstvo da će takva odredba biti unesena unutra jer sam smatrao to bitnim da na koji način ću glasati o povjerenju ministru Mariću. I onda danas ujutro doživim jedno iznenađenje, ujutro dobivam poruke da me gospodin Grmoja proziva da me nema u Saboru, da neće dati mi podršku, shvatio sam to ovako kolegijalno kao štos. Došao sam i prvo njemu se javio s obzirom da sam zapeo u prometu, onda nakon toga gospodin Grmoja meni prijeti ili ucjenjuje, to je valjda navika koju je stekao iz odnosa sa HDZ-om pa kaže ako Lacković neće biti za smjenu Marića tada mi ga nećemo podržati. Dakle gospodine Grmoja, vi meni uopće niste bitni u mojoj županiji, u mojoj županiji u sva tri grada mi imamo nezavisne liste koje nemaju nikakve veze s MOST-om. Mi imamo nezavisne liste u 15-ak općina, Virju, Novigradu Podravskom, Novom Virju, Podravskim Sesvetama, Kalinovcu, Molvama, Ferdinandovcu, Drnju, Petrijancu, Svetom Ivanu Žabnom. Nezavisne liste u drugoj izbornoj jedinici su u Vrbovcu, Čazmi, Grubišnom Polju, Bjelovaru. Dakle vi niste bitni za ishod izbora koji će se održati a ovim istupom kada ste me po prvi put spomenuli iako se znamo od 2013. godine nikada niste imali potrebu jednu riječ o meni, govorili ste o nezavisnim listama, o načelnicima, gradonačelnicima. Ja sam u prvom krugu dobio 60% povjerenja svojih sugrađana, jako dobro ste znali za mene ali ste jako dobro i u širokom luku zaobilazili moje ime. Onda sam prije nekih tjedan dana dobio jedno upozorenje vama bliske osobe poslovno koja mi je rekla pazi imati će loše rezultate na lokalnim izborima i pokušati će tebe uvesti unutra da slučajno ti ne bi iskočio na ovim lokalnim izborima. A ja ću vam reći vaš rejting u Koprivničko-križevačkoj županiji je 3% a moj 30% Pa vi svojih 3% možete usmjeriti ili HDZ-u ili SDP-u. HDZ-u na ime dosadašnje suradnje jer ste s njima tikve sadili a ja s vama nisam tikve sadio niti sam luk jeo niti mirisao. Isto tako možete to preusmjeriti slobodno i kolegama iz SDP-a. Vi ste svojim istupom željeli meni ograničiti i uništiti moj integritet. Pa ću vam reći, ja sam ovdje dužnosti koju obnašam, zamjeničku dužnost za gospodina Bandića koji ima nespojivu dužnost imam to orginarno pravo s obzirom da sam to stekao preferencijalnim glasovima. Ali zamislite, gospodin Bandić od mene nikad nije tražio, niti mi je sugerirao kako da glasam. A vi ste našli za shodno da mi vi o tome nešto govorite. Vi ste ovdje došli sa učiteljske plaće, imate triput veća primanja nego ja. Vama smeta auto gospodina ministra, jer kažete da se vozi u Audiu 6. Ja sam imao primanja mjesečna 50000 kuna, ovdje sam na manjoj plaći. Ja nisam u 40 mjeseci uzeo jednu lipu putnog troška, telefona, plaće, naknade, bilo čega u svog gradu. I odakle vama pravo da se sada koristeći sada ovu situaciju miješate u lokalne izbore, a ovo je priča pripremljena za lokalne izbore meni u Koprivničko-križevačkoj županiji vi ćete mi odrediti tko će glasati za mene, tko neće. Ja kada sam gotov sa svojim političkim djelovanjem idem u svoj odvjetnički ured i tamo ću ostvariti normalno primanja. Ali s obzirom da vi nemate nikakve spoznaje šta to znači poduzetništvo, pa ste vi između ostaloga inzistirali da se skrati rok u kojemu će se primati naknada nakon prestanka obnašanja dužnosti, da će to biti tri mjeseca ili ne znam koliko ste stavili, a 12 mjeseci ne smijem raditi. A recimo o visini vaše mjesečne plaće ja izdvajam mjesečno državi u zadnjih 9 godina sam izdvojio tri milijuna kuna. To što ste si vi dopustili, to će sada biti evo razlog da ću pričekati ovu odluku koju sam tražio da se zamrzne i neću glasati za opoziv ministra, a vama ću odgovoriti na svaki vaš pokušaj narušavanja integriteta.

Zastupnik Glavašević rekao je da je postojala povreda Poslovnika, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 232. Poslovnika, dakle tema također 238. Ali mislim kako bih rekao u nekim drugim okolnostima ne bih ovo radio, ali gledajte kasno je. Tu smo sa konkretnim razlogom. Potpredsjednica Vlade tamo sjedi, ministar Marić, ministrica Žalac.

I u nekoj normalnoj atmosferi bi i inzistirao na tome, valjda znate do sada način na koji sam vodio sjednice, koliko sam bio striktan po tom pitanju. Ali s obzirom da su danas svi dobili puno veću slobodu iz razloga što je ovakva i tema, pa onda neka onda i malo šire objasne kontekst, onda ne bi bilo u redu prema gospodinu Lackoviću da njemu oduzmem slobodu koju sam dao drugima. Pa iz tog razloga sam i pustio. Za repliku se javio zastupnik Nikola Grmoja.

Rekao sam samo ako vi budete se priklonili, znači HDZ-u, ako budete uz ministra Marića da mi kao MOST nećemo moći vama dati potporu. Ja sam znao kakva će biti vaša odluka. I ta vaša priča da ste vi autonomni, vi tu mijenjate Milana Bandića. Milan Bandić je nazvao iz bolnice, rekao Željko moraš glasovati tako i tako, moraš podržati ministra Marića i ja to poštujem. Ali to onda treba reći, a o tome kakav ćete vi rezultat ostvariti o tome naravno neću odlučiti ja. To će odlučiti tamo birači i oni će honorirati, znači ono kakav ste vi gradonačelnik, kakve poteze povlačite, kako se ponašate u Hrvatskom saboru, kakvu ste odluku donijeli. Ja sam znao što će biti i zato sam ovdje iz govornice rekao to što sam rekao. Uopće nisam prijetio. Rekao sam samo mi to ne možemo podržati, a građani, birači će tamo odlučiti kako će honorirati ovo vaše ponašanje posebno obrazloženje zašto ćete glasovati za ministra Marića jer vam je Grmoja prijetio. Nisam vam prijetio! Znači, nemojte se sad vadit na to.

Svi oni koji vole biti blizu vlasti, a vi spadate u te, vrlo rado bi bili blizu Milana. Ja nemam ni jedan ugovor nikakav, niti moje tvrtke bilo s Holdingom ili bilo kakvim povezanim tvrtkama. Ja sam sa gospodinom Bandićem popio kavu dva puta u 6 mjeseci, iako bih mogao otići do njega kad god. Dakle, nemojte implicirati kao što implicirate cijeli dan. Budite pošteni. A ako ste se razišli sa onima sa kojima ste tikve sadili, nemojte odgovornost prebacivati na neke druge a naročito ne u situaciji gdje konstruktivno ste sudjelovali u donošenju Zakona o Agrokoru, imenovali u dva ili tri navrata istog ministra i sada bi meni htjeli imputirati kako bih ja trebao glasati.

Hvala lijepa. Nisam sad najbolje shvatio, znači vi odlučujete podržati Marića zbog tog što vas je Grmoja prozvao javno. I zbog toga ste odlučili podržati Marića.

Dakle između ostaloga ja sam pitao i Gordane tvog kolegu dal ćete vi raditi nekakav novi sporazum sa MOST-om, vidim da ste u dobrim odnosima, ali bilo kakva prijetnja ili ucjena prema meni će roditi upravo ovim suprotno. Ja sam imao konstruktivnu raspravu za razliku od vas koji gledate ovdje u ovoj situaciju priliku da srušite nekog. Ja sam tražio da se dopuni odredba, tražio sam na proširenom sastavu svih klubova, na užem klubu, pisao sam u Vladi što tražim. Tražim da se imovina gospodina Todorića odnosno njegovi vlasnički udijeli zamrznu za vrijeme primjene ove zakonske odredbe i to ću tražiti i dalje. A ovi vaši interesi, dal ćete vi izbaciti nekoga iz SDP-a ili nećete ako dođe sutra ili ne dođe, to su vaše brige. Pustite vi moje brige i moje glasovanje, vodite brigu o sebi i svojim članovima. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Ivan Pernar. Hvala uvaženi predsjedavajući. Drago mi je da tako brzo red došao na mene, vidim da su mnogi odustali pa prijeđimo na stvar. Suština svih financijskih problema u našoj zemlji u suštini opisana je u knjizi „Hoću zemlju plus 5%“ od Australca Larrya Hanningana koji je napisao 1971. godine. U njoj je on objasnio da isključivo u kreditnom sustavu u kojem novac nastaje samo kao dug, dug nikada ne može biti vraćen zato jer novac za otplatu kamate ne nastaje paralelno sa stvaranjem duga. Naime, onog trena kada se dug odnosno kredit emitira, stvara se samo glavnica kredita, a ne i novac za otplatu kamata. Takav način funkcioniranja financijskog sustava doveo je ne samo Agrokor do ponora nego i samu državu i brojne ostale poslovne subjekte. Ako pogledate koliku količinu kredita je Agrokor konzumirao, koliko konzumira država i državna poduzeća, vidjet ćete da je golemi udio od svih kredita u suštini ne otplativ. Ministar Marić imao je povijesnu priliku biti ministar koji će dovesti taj financijski sustav u pitanje. Mogao je reći da način na koji naš financijski sustav funkcionira u kojem država ne stvara svoj novac u kojem je HNB ništa drugo nego mjenjačnica da taj financijski sustav nije dobar, ispravan i pošten za golemu većinu građana. Međutim on to nije napravio. Drugim riječima, Zdravko Marić u svojoj ulozi ministra financija, nije predstavljao interese 99% nego interese 1% u društvu. Da je kojim slučajem Zdravko Marić predstavljao interes većine, a ne elite ja bi ga danas podržao, ja bih rekao gospodine Marić borili ste se sa hijenama, ukazivali ste na probleme, pokušavali ste ih riješiti, nisu vam dali, međutim što, vi gospodine Marić ne odlazite sutra sa svoje fotelje zato jer ste bili heroj koji se borio za 99% Ne, vi odlazite zato jer ste bio dio te interesne grupe, elite koju je isto predvodila vaša kolegica koja sjedi do vas gospođa Martina Dalić, koja je rekla da nastavlja tamo gdje je Šuker stao. Znači politika s kojom je Šuker počeo, Dalić je nastavila na kraju vi nastavljate skupa sa njom. Osim toga gospodine Marić za mene je vaše uvođenje poreza na nekretnine kao jednom ataku, napadu i to teškom napadu na srednji sloj građana, za mene dovoljan razlog za vašu ostavku.

Tako da je vaša politika vama presudila gospodine Mariću.

I kako je završio? Branio se tu, raspravljao sa svima, polemizirao sa cijelim Saborom i šta ima od toga, ništa. Ono što vi gospodine Marić ne razumijete je slijedeće, u demokraciji vlast obnašaju izabrani predstavnici građana i vi njihovu podršku više nemate. Znači ove sve vaše priče su jedno mazanje očiju i mi smo na neki način koji sjedimo ovdje u ovim klupama vaši poslodavci. Kada vama gazda Ivica Todorić kaže Mariću više nemaš moje povjerenje, dobio si otkaz, vi tada kažete o.k. doviđenja, idem. Međutim, umjesto da vi ovdje kada vam mi kažemo dobio si otkaz kak bi rekao Donald Trump … /Govornik govori engleski./ … vi umjesto da kažete o.k. tražim novi posao, vi se tu raspravljate i svađate s nama, da pogledam, evo prošle je već jedan ujutro i do kada ovdje s nama namjeravate polemizirati, do kada? Do četiri ujutro ćemo se mi s vama raspravljati, a jasno je da je većina protiv vas. E sad, opet se vraćamo na pitanje ne otplativosti kredita. Taj financijski sustav kojeg vi podržavate je doveo na kraju krajeva do kolapsa ne samo državnih financija i Agrokorovih nego i do vaše smjene. Da je financijski sustav u našoj državi normalan, da država radi primarnu emisiju novca, da su kamate niže, da je tečaj realan, Agrokor vjerojatno ne bi kolabirao, samim time ne bi izbila ovakva afera i kaos, a da nije izbila afera i kaos ne bi se danas tražila odnosno sutra vaša ostavka. Što vam time hoću reći? Štiteći kreditni sustav, odnosno manipulatora koji se nalaze na vrhu piramide moći, koji ima vlast nad novcem vi ste mislili da štitite sebe i svoje interese. Međutim, što se dogodilo? Vi ste zapravo štiteći njega svu pažnju, odnosno svo nezadovoljstvo skrenuli na sebe. Vi ste mogli reći ljudi, sustav je naopak, krediti se ne mogu vratiti, oni su neotplativi. Tako je sve zamišljeno, žrtve smo organizirane prijevare i pljačke. I mogli ste reći zato država ne može vratiti kredite, zato Agrokor ne može vratiti kredite, zato građani ne mogu vratiti kredite, zato je 330 tisuća građana blokirano, ali ne, vi niste to rekli, vi ste rekli, ne, ne, sustav je ispravan. O.K., ako je sustav ispravan, onda je greška na pojedincima. Znači vi tvrdite, nije naopak sustav, znači ovo nije sustavni problem, ovo je problem koji su prouzrokovali neki pojedinci. Pa koji pojedinac može biti odgovorniji za taj problem od bivšeg izvršnog direktora Agrokora i ministra financija u nekoj Vladi? Za probleme sa financijama u zemlji pa vi ste meta br. 1., vi ste odgovorni br. 1. Vi ste taj koji jedini može biti smatran krivima i zbog toga vaša glava sutra leti gospodine Mariću. Štitili ste umjesto da ste govorili i upozoravali. Da sutra sam ja na vašem mjestu i da mi kažu Pernar ti si kriv zato jer se krediti ne vraćaju ja bih rekao ljudi sustav je takav da je to nemoguće. Međutim, vi umjesto da prebacite krivnju na taj sustav vi ste preuzeli svu krivnju na sebe i vi ćete biti žrtvovani. Međutim, postavlja se pitanje zašto bi netko to radio na vašem mjestu. Pa odgovor je u tome što svaka osoba koja je poslušna novom svjetskom poretku, koja je poslušna masoneriji, koja je poslušna bankarima, ona je zaštićena od njih na duge staze. Tako je recimo gospođa Martina Dalić nakon što je otišla iz Vlade otišla u Washington raditi za Svjetsku banku. A da, tako i vi gospodine Marić biti ćete nagrađeni za posao koji ste radili. Ne od mene, ne od strane građana, građani za vas ne bi glasali da se kandidirate na izborima nego ćete biti nagrađeni za vaš rad o onih čiju odgovornost za nastalu situaciju skrivate. A vaše priče o tome da ste vi za situaciju u Agrokoru saznali iz medija, da vi ništa o tome niste znali, da ste vi slijepo vjerovali, da ste vi za ove regresne mjenice čuli prvi puta sada ne znam prije 2 tjedna. Pa gospodine Marić, ili ne znam mjesec dana, to vam nitko ne vjeruje, znači hrvatska javnost vam u to ne vjeruje. Vi možete pričati da niste imali pojama, ali ako je istina to što govorite onda ste bili nestručna osoba i nesposobna i niste u stanju voditi. Znači vi tvrdite da ste bili neki srednji menadžment, pa vi niste, a niste u stanju ni to bili dobro raditi, kako ćete onda biti ministar financija? Na kraju dana, gospodine Marić, vi ćete pasti u zaborav. Ako se negdje uhljebite dobro za vas, ako ne, loše za vas. Ali ja pretpostavljam da će vas uhljebiti iz jednog jednostavnog razloga zato jer previše znate, previše znate gospodine Marić. Imali ste priliku govoriti ovdje cijeli dan, razotkrivati zavjeru, objašnjavati da se krediti ne mogu vratiti, da državni dug raste vertikalno prema gore da to nitko ne može zaustaviti u trenutnom sustavu ali umjesto toga vi ste odabrali zapravo šutjeti i braniti sami sebe a ne možete se obraniti. Razmislite o svemu što sam vam govorio jer Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Pernar, samo imam opasku na jedan dio vašega izlaganja. Naime kada se pitate do kada će, do kada ćemo mi svi biti ovdje i do kada će ministar Marić i njegove kolegice i kolega biti ovdje. Ja bih zapravo bio do te mjere odvažan da kažem do kada treba. Mislim, do kada treba. Narod hrvatski, naše sugrađanke i sugrađani, nas su izabrali upravo da ovdje budemo do kada treba i da pazimo na njihove interese. Ako se pojavi sumnja u to da Vlada RH ne zastupa njihove interese adekvatno upravo mi moramo biti ovdje do kada treba i osigurati da oni budu ovdje do kada treba kako bismo njihove interese obranili. Gospodine Glavašević, vi znate da postoji jedan mason u Hrvatskoj zove se Marjan Hanžeković, on mrcvari cijelu zemlju ovrhama. Stvorio je bogatstvo od toga i on se često puta hvalio time da je on izmislio ovaj ovršni sustav u kojem javni bilježnici a ne sudovi provode ovrhe. Gospodin Zdravko Marić nije prstom mrdnuo da se to promijeni, što će reći da je stavio sebe u službu masonerije. I samim time što je odabrao da služi masonu, odnosno u množini masonima, tajnim društvima a ne hrvatskom narodu, on nema moju podršku. Mene je u ovaj Sabor izabrao hrvatski narod a ne masonerija, ne korporacije, ne vlasnici medija. Naprotiv, oni bi učinili sve što mogu da ja ne budem ovdje i da ovo ne govorim. Međutim, vrijeme gospodina Marića ide goodbye a vrijeme Ivana Pernara tek dolazi.

Hvala lijepa predsjedniče. Pa evo kolega isto, zapravo dopuna onoga što ste rekli. Rekli ste na neki način mi smo poslodavci kolegi Mariću. Nismo. Hrvatski narod je njegov poslodavac. A hrvatski narod je predstavljen kroz nas. Onog trenutka kada kolega Marić nema povjerenje ovoga Doma on nema povjerenje Hrvatskoga sabora. I upravo to govorimo cijeli današnji dan. Ja vjerujem da je on stručna osoba, doktor je znanosti itd. No ne radi se o stručnosti, nego o povjerenju, povjerenju koje nema, ne uživa ga. U jednom trenutku je uživao, sada ga nema. Ne znam da li to povjerenje ima i Vlada u cijelosti. To ćemo tek vidjeti. Ali ključna stvar je da u ovom trenutku hrvatski narod predstavljen kroz nas ne daje povjerenje ovom ministru, ne daje povjerenje ovoj Vladi da dalje vodi državu. To je činjenica i to je zapravo meritum sve ove rasprave. Ako kolega Marić nema podršku hrvatskog naroda ne može nastaviti obnašati tu časnu i odgovornu dužnost bez obzira na njegove osobne kvalifikacije i osobni integritet. To je politika, to je kao što su kolege prije mene rekli, nešto na što svi moramo pristati u trenutku kada se ovog posla uhvatimo.

Pa gospodine Hajduković, svaka osoba koja ima imalo skrupula kad bi vidjela da oni koji su ga birali na neko mjesto više u njega povjerenja nemaju zahvalio bih se i rekao bi doviđenja. Ja sam u životu par puta dobio otkaz. Ja bih rekao o.k. Nemam vaše povjerenje, doviđenja! Svako dobro vam želim. Međutim, gospodin Marić ne ponaša se na taj gentlemanski način nego se ovdje sa nama svađa i raspravlja i brani se. A od čega se brani? Brani se od istine. Pokušava nametnut lažne teze, da je činio sve što je mogao u interesu hrvatskih građana. Pa ja ga pitam što je učinio za tim da se ukine valutna klauzula na kredite, da krediti budu u valuti u kojoj su i plaće? Ništa. Što je učinio za to da se promijeni ovršni sustav u kojem za jednu kunu duga vam uzmu 700 kuna troškova ovrhe? Ništa. Što je napravio za tim da riješi problem ilegalnih RBA zadruga iz Austrije? Ništa. Imamo deložaciju na Rabu zakazanu danas sam radio event na Facebooku živog zida, bit će ovaj mjesec. Mogao bih tako nabrajati do sudnjeg dana. Šta je napravio? Ništa. Znate za što je on stručnjak? On je stručnjak za dizanje kredita i za pogodovanje masonerima. To je njegova stručnost, to je njegova kvalifikacija. Takvi stručnjaci meni ne trebaju i ja im odmah kažem doviđenja, good by, neću imat posla sa vama. Neću imat posla sa takvim ljudima. On može tu pričat da priča do sudnjeg dana ja bih glasao protiv njega. Ne zanimaju me njegovi argumenti. Ali on iako vidi da nikog od nas ti njegovi argumenti ne zanimaju on i dalje sebe grčevito brani i pokušava nas uvjeriti. Vodi bitku koja je unaprijed izgubljena za njega. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Bojan Glavašević. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, poštovana potpredsjednice Vlade, ministrice sa Žalac sa suradnikom evo ga kasno je stvarno, cijeli dan smo ovdje i u stvari relativno u ovim posljednjim raspravama mislim da smo se možda mrvicu odmaknuli s teme. Ja bih ipak želio nas na tu temu i vratiti. U našem prijedlogu za vaš opoziv tri su osnovna argumenta. Prvi je taj o kojemu smo danas mnogo razgovarali i on je vezan za sukob interesa. Drugi je vezan za vašu ulogu dok ste bili u Agrokoru, odnosno za to koliko ste imali uvida u financijska izvješća Agrokora i da li ste bili u mogućnosti da spoznate u tom trenutku ili kasnije da su ta izvješća eventualno bila frizirana kao što postoje brojni navodi danas. Što se tiče sukoba interesa mislim da smo danas zaista mnogo o tome razgovarali. Čak smo citirali dijelove zakona i mislim da nije nebitno, mislim da nije nebitno reći da je hrvatski Zakon o sprječavanju sukoba interesa ja ću to još jednom ponoviti, rekao sam to već i ranije, zaista vrlo sveobuhvatan, daje jednu vrlo široku definiciju i dužnosnicima, odnosno svim osobama na koje se on odnosi zaista vrlo veže ruke. Zakon o sprječavanju sukoba interesa kaže da osoba može biti, odnosno dužnosnik može biti u sukobu interesa ako nešto utječe na njegovu sposobnost da objektivno donosi odluke, može utjecati ili će se naći u situaciji da može utjecati nešto na njegove ili njezine odluke. Dakle, kao što smo mnogo puta već danas rekli vi ste trebali tražiti da se, da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrene postupak koji bi trebao utvrditi da li na bilo koji način je vaša situacija s obzirom na zakonske odredbe problematična. To brojni dužnosnici rade. Ali to bi izbilo jedan vrlo velik argument iz ovog našeg zahtjeva, međutim vi to niste napravili. Vi ste govorili o kulturi izuzimanja. Gledajte, da ste vi imali crno na bijelo od povjerenstva, dakle od tijela koje treba odlučivati o tome, rješenje ili mišljenje koje vam to zaista rješava ne bi bilo na vašim ramenima da o tome odlučujete. I onda zastupnice i zastupnici u ovome Domu ne bi na neki način mogli propitivati vašu odluku. Dakle, smatram da ste tu pogriješili. Mislim da ako se dogodi da nakon sutrašnjeg dana ostanete na dužnosti koju trenutno obnašate, smatram da i dalje nije kasno da to učinite. Ja vas pozivam da ukoliko to se dogodi da zaista vi budete ti koji ćete istupiti prema povjerenstvu jer povjerenstvo nije baba roga. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa nije niti zamišljeno da bude neko ko će ganjati dužnosnike sa štapom i pisati im kazne kada se zeznu. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je tu da pomogne dužnosnicima da zaborave privatno i da brinu o javnom. Dakle to je jedna tema koja je u našem zahtjevu za koji smatramo zaista da ste ako ništa drugo sagriješili propustom, idemo to tako reći. S druge strane što se tiče financijskih izvješća, smatram da nije nebitna stvar da ste vi 26.1. izjavili za medije da ste dobro upoznati sa situacijom u Agrokoru i da je ona stabilna. A osobno sam iščitao tu vašu izjavu na način da ne samo kao ministar financija nego i kao netko tko je dugo vremena proveo u toj kompaniji, te ste upoznati naime upravo time što ste bili zaduženi za to da financijska izvješća koristite u prodaji obveznica Agrokora stranim investitorima, dakle da možete reći sa izvjesnom količinom autoriteta. Da, to je firma koja dobro posluje i u koju se isplati investirati. Ja sam se pokušao na neki način staviti u vaše cipele u bilo kojoj od te dvije uloge i čini mi se da kada bi bio u poziciji da bilo kome nešto moram prodati, da bi me ta osoba pokušala oboriti, da bi prošla kroz te iste papire koje i ja imam i da bi tražila neka mjesta koja tamo ne štimaju. Zaista mi je teško povjerovati odnosno ajde da se ne izrazim negativno, smatram da je problematično da niste bili u mogućnosti uvidjeti da tu ima problema. Do sada ste u raspravi pokazali da ste obrazovan čovjek, da dobro vladate argumentacijom, da znate svoju materiju, jednostavno mi je teško povjerovati, a nisam jedini, takav dojam ja vjerujem da ima veliki broj naših sugrađana i sugrađanski, mi je teško povjerovati da niste mogli prepoznati da u tim papirima ima nekakvih problema. U konačnici, mislim da postoje neke druge stvari. Zbog čega Ministarstvo financija do dana današnjeg nije hrvatskoj javnosti otkrilo podatke o poreznom dugu Agrokora? Mi te podatke nismo vidjeli, mislim da bi zaista mnogo značilo cijeloj hrvatskoj javnosti kada bismo te podatke vidjeli jer u situaciji u kojoj se vi trenutno nalazite morate biti svjesni da činjenica da ti podaci javni se reflektira loše prije svega na vas i na vaš slučaj, a već smo rekli da se ovdje radi o povjerenju, ne o dokazivanju nego o povjerenju. To je pitanje dojma o kojemu je danas govorio i premijer na kraju krajeva. Gospodine ministre ja imam bez obzira na sve što smo iznijeli u ovoj raspravi još razloga zbog kojih između ostaloga i kada smo vam prvi puta glasovali o povjerenju, kada smo o proračunu koji ste prije svega vi radili, glasovali zbog kojega nisam mogao podržati vas ni vaš proračun, vi ste rekli danas u jednome trenutku obraćajući se nekom s ove strane da ste sami stekli sve što danas imate. Ja to poštujem, zaista respektiram to iz skromnih okolnosti, postigli ste mnogo i priču o uspjehu ne treba gušiti. To je nekakav san bilo kojeg čovjeka u slobodnom društvu da imate nešto što vam je nužno i da sami budete kovač svoje sreće, zaista to respektiram. Međutim proračun koji ste vi bili predložili udara upravo na to, na sposobnost mladih ljudi da svojim trudom i radom postignu mnogo. Oporezivali ste studentski rad, do dana današnjeg uskraćujete mogućnost mladim ljudima da sami plate svoj studij, da sami plate svoje znanje. Mislim za mene je problematično kao socijaldemokrata što obrazovanje u Hrvatskoj nije besplatno u potpunosti. Ali dobro, takve su nam okolnosti, takvo je vrijeme, ali barem pomozite mladim ljudima da ako rade za svoje školovanje da to mogu raditi lakše, da ih ne oporezujete toliko puno. Mislim da porezna reforma koju ste predložili je za efekt imala to da je povećala onaj famozni jaz između bogatih i siromašnih. To je 99% o kojima govori kolega Pernar i o kojima socijaldemokracija u konačnici najviše i brine. To su ministre razlozi zbog kojega ja sutra vama ne mogu dati povjerenje, ja osobno, moji kolegice i kolege imaju svaki svoje razloge i ja se nadam da sutra čak i ako budete prošli ovo glasovanje ako na kraju dana budete imali povjerenje Hrvatskog sabora da ćete stvari koje ste danas u raspravi čuli ipak primiti k srcu, da će oni na vas ostaviti trag. Ne znam, kroz ovu raspravu kažem stekao sam osobni dojam o vama koji je u konačnici pozitivan i ja želim vjerovati da ćete stvari koje ste čuli danas implementirati u svoj budući rad. Ukoliko pak ne budete dobili povjerenje Hrvatskog sabora onda isto morate otići odavdje znajući zbog čega se to dogodilo. Čovjek uči na greškama.

Hvala predsjedavajući. Pa eto kolega Glavašević, postoje ljudi u društvu koji su glupi, a postoji oni koji se prave glupi. Ja mislim da je naš ministar Marić prepametan da bi bio glup iz čega izvlačim zaključak da se on jednostavno pravi glup. Ne znam kako drukčije objasniti njegovo ponašanje tijekom cijele ove sjednice Sabora gdje mu se cijelo vrijeme argumentirano ukazuje na njegove propuste a gdje se on brani nekakvim teorijama urote u smislu, ali iracionalnim, ne ono u smislu da kaže ne znam, elita me odlučila maknuti itd., ne on kaže da sada nas tu zastupnici, mi sada imamo nešto protiv njega, a ne shvaća da je cijela hrvatska javnost protiv njega. On nije u stanju razumjeti da ako narod ne želi da on tamo sjedi da mora otići s tog mjesta. Znači on se danas ovdje ne raspravlja samo s nama nego sa cijelim hrvatskim narodom. Ali ja vam kažem ovaj put gospodine Marić, pametniji smo od vas i vi ste ti koji će letjeti s onog mjesta. Vi ste ti, dosta ste varali ovaj narod napaćeni. I ovo vaše mrcvarenje koje ste provodili sa porezom na nekretnine, to vam je gotova priča, fajrunt je. I vi odlazite s tog mjesta i vaše porezne savjete mi ne trebamo. Ugostitelji nemaju nikakve koristi od vaše porezne reforme, poduplali ste im PDV.

Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Pernar, demokracija je prije svega procedura. Vi kada, i razumijevanje demokracije i razumijevanje procedure je zapravo ono što nas čini dobrim političarima i političarkama, vi kada govorite, dakle veći dio ovoga što ste rekli u vašoj replici meni ja uvažavam. Ja mislim kada kažete da gospodin Marić ovdje razgovara sa hrvatskim narodom, to je posredno kroz nas koji smo izabrani u našim izbornim jedinicama, od naših sugrađana da predstavljamo njih i to je u tom smislu točno. Međutim, mi moramo biti svjesni da se može vrlo lako dogoditi da gospodin Marić isto tako sutra dobije povjerenje većine zastupnika i zastupnica u ovome Saboru. I mislim da dobra politika i kvalitetna politika se fokusira između ostaloga na to kako živjeti i s time. Kako i od takve situacije učiniti nešto s čime možemo dalje raditi, kako možemo opravdati povjerenje koje su nam građani dali. Moje, dakle ono kako ja to vidim i ono što sam rekao gospodinu Mariću, da čak i ako preživi ovo glasovanje kao ministar, figurativno govoreći da se nadam da će stvari koje je danas čuo primiti k srcu. A mislim da je zaista čuo mnogo dobrih stvari sa obje strane ove sabornice i sa sredine. Pa i od vas kolega Pernar, koliko god da možda bi neki mogli pomisliti da tome nije tako. Jer kada se čovjek probije iza ponekad vrlo kompleksne i ponekad teško vjerojatne argumentacije koju iznosite masoni npr., skriva se jedan idealizam i u osnovi nešto što je u interesu građana. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedniče Hrvatskoga sabora, pozdravljam ministra u Vladi RH, prisutne večeras na ovdje na ovoj sjednici. Kolegice i kolege ja ću, kasno je već dosta i prilično smo svi već i dekoncentrirani ali ću pokušati se osvrnuti na dvije stvari, vezano za ovu temu. Prvo, povjerenje gospodinu ministru Mariću, obično se kaže da ako se želi doći do istine onda se mora omogućiti da se čuje i druga strana. A mi smo sada ovdje imali prilike čuti puno toga. I iz svega ovoga što se danas čulo, večeras nakon ovih 15-ak ili više sati rasprave ja nisam stekao nekakvo uvjerenje da postoji jaka osnova za iskazivanje povjerenja gospodinu ministru. Niste me uvjerili svi vi koji ste prethodno govorili o tome niti navodeći činjenice o kreditima povlaštenima, niste me previše impresionirali niti sa pričom o sastancima, raspravama u HBOR-u, ništa impresivno. Nije me posebno impresionirala niti priča o imovini gospodina ministra i takve sve stvari. Dakle ono što mi više smeta jeste naknadna pamet s kojom ste vi sada u zadnje vrijeme išli vezano za ovu temu jer činjenica jeste da ste vi koji ste predlagali izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću istom tom ministru prije nekog vremena prvi put dali povjerenje, imali ste priliku raspravljati o njegovom radu, o njegovom minulom radu, o njegovoj stručnoj kvalifikaciji, profesionalnosti u Agrokoru itd. Drugi put ste mu dali povjerenje kod ove Vlade. Imali ste prilike kod prošlog proračuna koji ste izglasali ponovno otvoriti pitanje gospodinu Mariću i nije moguće da sve ovo što danas znamo nismo znali prije 6 mjeseci. Prema tome, suština stvari je u ovome što je gospodin Pernar rekao i da se brani čovjek bilo kako ja znam šta ja znam i ja sam protiv njega. I to je suština stvari. Da nije u pitanju večeras gospodin Marić bilo bi vjerojatno u pitanju povjerenje gospođe Dalić ili nekog drugog ministra. Cilj je dakle isprovocirati krizu i ići na izbore. Ako je to tako, vi koji to želite morate biti svjesni da, šta time provocirate. Mi kao stranka smo spremni za izbore, možda čak spremniji nego svi ostali, možda ćemo čak lakše te izbore provesti nego svi vi drugi koji to želite ali moramo biti sigurni u tome da ćemo poslije tih izbora imati ponovno istu konstelaciju političkih snaga, da ćemo imati gotovo iste aktere za ovakve vrste razgovora, za sastavljanje većine. I tu se ništa bitno neće promijeniti osim što ćemo potrošiti znatan dio novca iz proračuna za ove izbore, što ćemo izgubiti cijelu jednu ovu godinu, dakle poslovnu godinu, financijsku godinu ćemo 2017. potrošiti na ove izbore. Moguće ćemo čak dovesti u pitanje i turističku sezonu od koje de facto i živimo u zadnje vrijeme. Vjerojatno ćemo dovesti ovo što je gospodin Klarić rekao i u pitanje već pripremljene projekte iz EU fondova, dakle povlačenje, realizaciju tih sredstava. Danas mi se javio jedan kolega, rekao je da je bio na dobrom putu da jedan dobar posao napravi sa njemačkom firmom ovdje u Zagrebu. Ljudi kad su čuli za ovo što mi ovdje radimo jednostavno su rekli sačekat će malo sa cijelim tim poslom, sa svim tim investicijama i vratili su se natrag u Njemačku. Dakle, u ovakvom jednom okruženju, ovakvom ambijentu ne možemo očekivati da ćemo imati nekakav krupni, poslovni interes za investiranje. Javni dug će i dalje ostati 80 i nešto posto BDP-a. I to je to. Ništa se bitnije neće promijeniti. I zato mi mislimo da treba sačuvati stabilnost Vlade i u tom smislu ćemo mi u klubu SDSS-a sutra se i javno ako treba izjasniti. Druga stvar koju želim reći ovdje i zbog koje sam najviše ostao večeras tu da kažem jeste činjenica koju moram reći zbog ljudi koji su cijeli svoj život posvetili kombinatu Belje, a koje je privatizirano na način kako je privatizirano. Do sad to nije bilo prilike reći. Ne samo da je Belje, da će Belje nakon 320 godina postojanja biti žrtva jedne Agrokorove politike u nekakvom fizičkom smislu, žrtva će biti, žrtva su takve privatizacije od strane Agrokora, žrtva su i sami radnici, jer im nije omogućeno da učestvuju u privatizaciji, otkupu dionica na koje su imali zakonsko pravo. Ja ću ovdje reći nekoliko detalja. Dakle, ugovorom o prodaji i prijenosu dionica Belje je od Hrvatskog fonda kupilo, steklo dva milijuna 879 hiljada redovnih dionica što je predstavljalo 52% udjela u temeljnom kapitalu tog ciljanog društva.

To je suština stvari. Dakle, nekakvim pravnim zavrzlamama, blokiranjima sustava Agrokor je izbjegao ovu obavezu da objavi ponudu za preuzimanje obaveza ciljnoga društva jer je kasnije kupovinom ta dva i pol milijuna dionica po jednu kunu trebao da uloži 270 milijuna kuna u kapital Belja tokom dvije godine. Dokapitalizacije je izvršena i po tom osnovu su oni stekli nekakvih 2 milijuna 700 hiljada dionica, ali sad po vrijednosti od sto kuna, ne više po jednu kunu. Ovim činom izbjegavanja javnog oglašavanja, javnog poziva na otkup dionica oni su blokirali radnike u pravima da učestvuju i mogućnostima da učestvuju u dokapitalizaciji Belja odnosno da drugim riječima prodaju svoje dionice po sto kuna. Agrokor je raznim sudskim tužbama izbjegavao tu svoju obavezu iako je HANFA donijela rješenje gdje je takvu obvezu propisala i čak je i gospodin Samodol zbog toga imao određenih problema i nakon svega je i gospodin Samodol i smijenjen, a ispostavilo se na kraju našlo se rješenje, da HANFA nije predala zapisnik o provođenju tog postupka. I to je bio razlog zbog čega Agrokor nije bio u obavezi da javno oglasi, stavi na javnu ponudu prodaju tih dionica. Prema tome, na ovaj način su izbjegavanjem ove obaveze radnici Belja koji su stvarali taj kombinat definitivno isključeni iz mogućnosti da učestvuju u privatizaciji kombinata i u dokapitalizaciji plasiranjem svojih dionica. Zašto to govorim?

Poslije toga je ona bila pod direktnom ingerencijom ministarstva. Politika se umiješala u cijeli ovaj slučaj, nije se umiješao ministar Marić koji je tad bio menadžer u Agrokoru, umiješala se visoka politika koja je dovela do ovakve situacije u Agrokoru, odnosno u Belju. To vam hoću reći. Ne možemo čovjeku stavljati na teret činjenice samo zbog toga što je bio menadžer u takvom jednom sustavu. Krupne odluke poput ove da se blokira mogućnost da radnici učestvuju u otkupu dionica Belja su radili krupni igrači, radila je krupna politika i sprega između krupne politike, određenih ljudi u sustavu pravosuđa i biznisa mogu da stopiraju ovakve krupne odluke, a ljudi poput stručnjaka profesionalaca kao što je naš sadašnji ministar Marić koji su imali zadatak da profesionalno izvršavaju svoje menadžerske obaveze su izvršavali ono što im poslodavac kaže.

Do krize je doveo premijer bez većine Plenković. I prvi koji su dali potporu tome autokratskome rješenju to je Milorad Pupovac i vaš klub, dali ste potporu za krizu, jeste vi svjesni, krizu, njemu ne treba ovih 15 ljudi, vi ste dovoljni sami sebi, dovoljan je Pupovac i Plenković. To je činjenica, to cijela hrvatska javnost zna. Bili ste vojnik, zamislite da je vaš zapovjednik ili ko drugi ukazao da ne može sudjelovati u glavnoj bitki, a poslije rata on je heroj, evo ja ću sada opet voditi.

Tko je napravio krizu? Pa recite istinu narodu. Znači ministri određeni nemaju pravo imati mišljenje svoje o bilo kojem kolegi jedan o drugome. Činjenica je, bili ste vojnik znate što sam rekao u glavnim bitkama bez generala, ako … general se povuče taj se u miru ne može vratiti. Odgovor na repliku. Ja razumijem vaše raspoloženje, bili ste pozicija, sada to više niste, imali ste ministre u Vladi, sada ih više nemate. Ima tu pomalo i frustracija s vaše strane zbog ove situacije ima svega. Ja sam bio, radio sam u velikoj firmi bio sam direktor gdje sam imao kolegij i dogovarali smo se, ali odluka je morala biti jedinstvena. Ako smo bili kolegij, ako smo bili ekipa i ako smo upravljali u korist nečega, onda smo morali imati jedinstvene odluke, ali smo mogli naravno raspravljati o tome. Nema logike da Vlada o tako krupnoj stvari kao što je povjerenje kolegi ministru nema jedinstven stav, onda u toj ekipi nešto ne štima i pitanje je vremena kada će se ta ekipa raspasti. Da se nije raspala na slučaju ministra Marića, vjerojatno bi se raspala na nekom drugom slučaju. Prema tome, o tome tko je izazvao krizu vrijeme će pred nama pokazati, pokazat će vrijeme i ocjenu će dati birači na izborima koji će se vjerojatno vrlo brzo desiti. Ali nemojte da se iznenadite ukoliko birači budu rekli da je premijer sa ovakvim potezom bio u pravu. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. Hvala lijepo. Gospodine Horvat vi ste u vašoj raspravi rekli da vam ovo nisu dovoljni argumenti za opoziv ministra Marića. Mene sada zanima koji bi vam argumenti bili dovoljni. Znači sjećam se rasprave o ministru Barišiću, tada vam plagijat nije bio dovoljna, danas vam nisu ovi argumenti dovoljni koje smo dali. Imam osjećaj da vam nikada neće niti jedan argument ukoliko se bude ugrožavala pozicija i dovodilo u pitanje vlast biti dovoljno. Kada sam čuo izlaganje Milorada Pupovca koji je ovdje govorio o svemu samo ne o onome što smo predložili, niti vi niste se osvrnuli, osim toga što ste rekli da vam se ne čini da je neko dobio povlašteni kredit da je to bitno. To je jedino što ste rekli, ovo ostalo niste ni komentirali. Imam osjećam da možda vama i odgovara situacija gdje ćete biti još prisutniji nego što ste bili do sada za većinu, ali o toga hrvatski građani nemaju ništa. Do jučer su ti koji su s vama u koaliciji, ako se dobro sjećam protekle izbore prigovarali šta ste se odlučili za Milanovića prije nego šta ste razgovarali sa HDZ-om i onda su vam govorili da manjine uopće ne bi trebale sudjelovati, ako se dobro sjećate toga u tome tko će biti na vlasti odnosno presuđivati tko će biti na vlasti.

Gospodine Maras, argumenti i argumentacija koja je ovdje iznošena dugo vremena nije bila previše uvjerljiva, to znate i sami. Vrtili ste se oko dva argumenta svi, manje-više ste to interpretirali na razne načine, ali niko ništa novo nije rekao, osim tog kredita, sata i ne znam čega još.

To su paušalni argumenti, politikantski argumenti, ciljani argumenti i to nije dobro. I ne znam dali smo svjesni u šta ulazimo u ova dva, tri dana. da li smo toliko odgovorni prema našim građanima da sutra kažemo da, da mi smo zbog ovakvih stvari izazvali nove izbore, prijevremene izbore, izazvali smo krizu, zbunili smo narod jer narodu je dosta izbora i svih nas koji na ovakav način vodimo politiku bez politike, bez prave politike. Ovo nije vizionarska politika koju mi svi ovdje u kompletu vodimo ova dva, tri dana. A nas dvojica se znamo, znamo se iz prethodnih mandata, znamo se iz prethodnih suradnji, znamo se iz prethodnih dogovora međusobnoj podršci, međusobnih dodirnih politika i nema potrebe da cijelo vrijeme idete sa ovakvim strelicama prema nama i prema pojedincima iz našeg kluba, Kluba nacionalnih manjina kada ni vi niste mogli bez tih osam nacionalnih manjina prije nekog vremena funkcionirati.

Za repliku se javio zastupnik Bojan Glavašević. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Horvat, hvala vam na vašem izlaganju. Ono što mogu reći da je zapravo, real političke situacije je takva da su pozicije koje će naše kolegice i kolege, pa i svi mi, sutra zauzeti prilikom glasovanja manje-više definirane svime osim argumentima i tezama koje su danas ovdje iznesene i od strane ministra i premijera i nas koji smo ovo predložili. Ja nisam siguran da li je ovdje danas tokom dana sjedila i jedna jedina osoba kojoj je ova rasprava promijenila mišljenje, možda gospodin Lacković a i to je pitanje da li je njegovo mišljenje promijenjeno na raspravi ili drugdje. Na stranu to. Ono što bih vam ja htio reći je da, samo budite svjesni da odlaskom MOST-a manjine postaju glavni partner najveći, najkrupniji partner HDZ-u na vlasti. Imajte to na umu. I idući puta kada se bude raspravljalo o nekim stvarima oko kojih su manjine prije imale prostora za manevar a u budućnosti pitanje koliko će ga imati.

Uvaženi kolega Glavašević, ja cijenim vas i vaše rasprave, međutim nije vam dobra teza da mi trebamo voditi računa i da budemo oprezni jer smo sada nekakva tu značajna većina. Zašto je uvijek problem ako su manjine ti koji o nečemu trebaju donijeti konačnu odluku ili o nečemu odlučuju? Zašto se stalno u našem političkom prostoru provlači ta teza i s lijeve i s desne strane i od lijevih i od desnih da manjine ne bi trebale biti tako bitan faktor i presuđivati i odlučivati o nekim stvarima? Jesam li? Pa zašto bi onda to bilo opasno ukoliko nas 8 manjinaca odlučujemo o tome kako će izgledati Vlada? Zašto je to tako opasno i zašto se to stalno već 20 godina unazad nama natura na nos, kada god dođe nekakva kriza onda su manjinci ti koji trebaju povesti posebnog računa da se ne stavljaju tamo gdje im nije mjesto ili nešto slično? Pa i tada ste nas i vi trebali i bez nas niste mogli imati dovoljnu većinu pa smo bili poželjan partner. Pa nam nitko nije, pa nam niste prstom govorili pazite se šta radite jer ste vi ti koji odlučujete. Mi sada ne odlučujemo, ne odlučujemo, odlučuje netko drugi, mi smo samo ti koji smo rekli da ćemo korektno podržati nekakvu politiku koja nam je ovog trenutka bila ponuđena i prihvatljiva na neki način. A da smo bili korektni partneri uvijek, Klub nacionalnih manjina definitivno, koliko se ja sjećam u svim mandatima je bio zadnji onaj koji je odstupao od onog što smo dogovorili i sa vama i sa njima. Završnu riječ u ime kluba zatražio je zastupnik Ivan Pernar. Hvala uvaženi predsjedavajući. U zemlji iz koje mladi bježe glavom bez obzira, u zemlji u kojoj 330 tisuća građana ima blokirane račune, u zemlji u kojoj su deložacije svakodnevna pojava, u zemlji koja ima enorman državni dug koji se ne vraća, u zemlji gdje se svake godine iznova dižu milijarde novih kredita za golo egzistiranje, u zemlji gdje i najveći gospodarski subjekti propadaju, ministar Marić bi jednostavno preuzeo da ima hrabrosti i rekao ljudi ja nisam u stanju promijeniti ovo stanje, ja sebe smatram odgovornim za njega i dao bih ostavku, čak i da ima većinu na svojoj strani. Ali nažalost čak i u situaciji kada nema većinu a situacija je katastrofalna on se grčevito drži za tu stolicu na kojoj sjedi. On misli da će dugom raspravom kupiti sebi vrijeme a ne shvaća da je isto pokušao i do nedavni premijer Orešković ali također bezuspješno. Želim ovom prilikom naglasiti da Ovršni zakon koji je ljudožderski, koji dozvoljava da se za sitan dugu uzima veliki novac od strane tih ovršitelja, da nije normalan, da nije prirodan. Nelogično je da za 5kn duga se vama uzme 600 kuna, da vas se za toliki iznos ovrši, to nije normalno. A vi kao ministar niste učinili ništa da to promijenite. I upravo iz tog razloga ćete vi snositi u suštini i odgovornost jer građane ne zanima zašto ste vi služili masoneriji, njih ne zanima iz kojih razloga ste vi išli Hanžekoviću niz dlaku. Makar mu prema evo, čuo sam sada tu na saborskim hodnicima da ima još par mjeseci života. Zašto se tom čovjeku i dalje vjerno služi? Zašto ne služite kao ministar financija hrvatskom narodu, hrvatskim građanima? Odabrali ste krivoga gazdu. Umjesto da vam gazda bude hrvatski narod i hrvatski građani i hrvatski zastupnici, koga ste vi odabrali za svoga gazdu? Čije interese vi zastupate ovdje, Washingtona, Brisela, domaće ili strane masonerije? Zapitajte se. Naravno, vi se to ni ne pitate jer je u vašoj svijesti u vašem stanju svijesti je normalno da se ide niz dlaku Hanžekoviću, vama je to normalno. I upravo zato jer mi to nije normalno glasat ću za vašu smjenu kao i cijeli moj klub zastupnika. I vi, ima ona izreka od Boba Marleya možete zavaravati neke ljude neko vrijeme, ali ne možete gospodine Marić zavaravati sve ljude cijelo vrijeme.

Pozivam vas ovom prilikom, imate zadnju priliku evo večeras, zadnju priliku gospodine Marić da časno izađete iz ove situacije. Imate priliku u svojem završnom govoru dat ostavku i reći ne želim se ponižavat, ne želim se blamirat, ne želim se grčevito borit ako me vi ne želite na nekoj funkciji, evo dajem ostavku. Imate malo vremena, imate još maksimalno pola sata za to. Pozivamo vas da to učinite i time okončate ovu agoniju. Hvala. Zastupnik Tomislav Panenić traži završnu riječ ispred kluba MOST-a nezavisnih lista. Evo i potporu koju imate u ovim sitnim satima i potpredsjednice Vlade, gospođa Dalić i ministrice regionalnog razvoja gospođe Žalac, državnog tajnika Tufekčića mislim da ono puno se toga govorilo, ali evo i u ime kluba MOST-a bih htio iznijeti stajalište i ono zapravo i vratiti u vrijeme i prošle Vlade kad smo bili zajedno ministri u Vladi premijera Oreškovića. I tada ste i stekli ovaj javni ugled, jer uživali ste povjerenje ministra Oreškovića. Dopustio je da provodite politike koje smo tada svi zajedno ocijenili da mogu biti na korist. Znamo koliko je bilo teško donijeti i prvi proračun, bilo je stvarno brojne restrikcije u potrošnji, napori da se optimiziraju sva dostupna sredstva. I dijeli smo svi skupa taj uspjeh, bili smo kolege. Onda nakon toga što dolazi? Dolazi rušenje Oreškovića i vaša potpora. Ne samo da ste je srušili, nego ste i postali Karamarkov kandidat za premijera. Ja sam osobno rekao da je to i ljudska izdaja i politička izdaja i to je nešto što stvarno od ljudi koji su bili tamo i evo koji smo razgovarali sa premijerom ono nešto je što nismo očekivali u tome trenutku, ali jedno vrijeme prošlo. Dolazimo sada u novo vrijeme, gdje ove brojne optužbe koje su navedene, koje trebali bi komunicirati kao partneri ovdje u Saboru, u Vladi što smo bili partneri, više nismo. I kako pojasniti ljudima mjenice, kako pojasniti troškove koji su nastali izmjenama Zakona o faktoringu, kako se to sve skupa godinama obijalo o funkcioniranje malih trgovačkih društava, partnera, poljoprivrednih proizvođača. Kako pojasniti da ste bili izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala a da niste bili upoznati sa financijama Agrokora. I meni je teško zamisliti da idete pregovarati sa bankarskim institucijama, kreditnim institucijama sa kojima ste uspješno evo i bili smo i svjedoci, razgovarali i kao ministar a da ne možete im predočiti stvarno stanje u sustavu Agrokora. Mislim da ne biste bili tamo vjerodostojni i koliko vas poznam i kao osobu sigurno ste tamo dolazili upečatljivi, sa svim znanjem i kvalitetno pregovarali, a za to ste morali biti upoznati sa financijama cijeloga sustava. Izjava da nema pojavnih oblika koji ukazuju na izvanredno stanje, nakon toga 15 dana blokada je jako teško shvatljiva. Razumijemo da tristotinjak milijuna kuna mjesečno toga, ali shvatite 15 dana u jednoj javnoj komunikaciji, malo je to ljudima preteško pojasniti. Onda krediti u HBOR-u, gubitak mogući 378 milijuna kuna osobni kredit. Slučaj Badela koji sam naveo što meni osobno je jedna velika prepreka i smatram da je to direktna potpora i vašim kolegama sa kojima ste radili u Agrokoru i na kraju i Ivici Todoriću i jedan način kako da izvuče sredstva da iziđu van iz sustava. I vidimo paralelna društva koja nastaju. Jednostavno ne znam niti ja, niti moji kolegice i kolege kako da stojimo iza toga. Onda dolazimo u buduće vrijeme, sad je zatišje pred buru restrukturiranje Agrokora ide. Rusi su možda bili tu i najrealniji. Već su rezervacije stavili na pedesetak posto. Prema tome, što ćemo reći za koji mjesec kad krenu programi restrukturiranja, otpisi, dogovori. Kako nekom pojasnit 50% treba otpisati, možda i onaj najniži dobavljač. Kako će se to sve skupa obiti, smanjenje broja zaposlenih, djelatnosti. To su problemi sa kojima ćemo se morati nositi. Ali kako da se nosimo sa vama u Vladi, u Vladi premijera koji ne donosi odluke na telefonskim sjednicama, osim kad treba izbaciti MOST-ove ministre, kad ih pomete što bih ja opet rekao da jedna ljudska, politička izdaja dogovora koji smo imali.

Zastupnik Miro Bulj, replika. Zastupniče Panenić, sve šta ste nabrojili znači to je sukus cijele današnje priče, ali mi nismo dobili odgovore niti od ministra Marića, niti od premijera bez većine Plenkovića. Mi ovdje govorimo o vrlo bitnim stvarima ili onome do čega je dovedena Hrvatska u datom trenutku kako ste rekli, obrisan je pod s ljudima i s dogovorom u trenutku kada se krenulo u obračun tj. s onim što je trebalo. I došlo je vrijeme sa kriminalom koji nam je nanio velike štete i kriminalcima koji su već trebali biti na putu za Remetinec. Nabrojili ste i od mjenica bez pokrića i faktoring i brojne druge stvari, a evo niste spomenuli i nismo još dobili odgovor na poreznu reformu, na nesrazmjer imovine gdje je smanjena na šest godina, a bilo je do 2005. u biti tu čak ne bi trebalo biti nikakvih rokova. Ono šta je stečeno pljačkom od građana trebalo je uzeti i vratiti onome narodu kome pripada, međutim mi ne dobivamo taj odgovor ni od ministra Marića ni od Plenkovića. Cijelo vrijeme se to zaobilazi, ali evo rekli ste stav MOST-a i nadam se da će svi saborski zastupnici uvidjeti tko je krivac ove krize. To je premijer Plenković bez većine koji je sa 15 ljudi u Saboru koji su davali potporu Vladi i tri ministra tj. četiri ministra jednostavno rekao ja imam većinu. On je stvorio krizu, on je najdogovorniji sa briselskim manirama ne more zavarati narod, dolazi trenutak istine, ne tako daleko, a nadam se da će narod vidjeti tko je u situaciju… Odgovor na repliku. Poštovani kolega Bulj, mislim da ovdje stvarno razgovaramo i o ljudskim sudbinama. Sudbina je to i ministra koji donosi i sada odluku ostajati u Vladi koja će imati nestabilnu kratku većinu, koja će biti problematična gdje svaka buduća odluka jer gledat će se kroz tu prizmu. S druge strane odlazak, priznanje u biti ovog svega što se stavlja na teret treba odvagnuti između toga dvojega, a teško je naći sredinu. Prema tome i kada govorimo o ljudima treba shvatiti i položaj ministra, mi koji ga bolje poznajemo i pokušao sam i u svom završnom govoru biti iskren, jasan i prenijeti ne samo ono što na neki način komuniciraju prema nama nego onako kako i osjećamo i razmišljamo. Tako da evo nadamo se će ovo u bilo kojem obliku budućem nastaviti funkcionirati, … posljedice koje će biti imat će vjerojatno svoje krivce i ostat ćemo u tome da tražimo krivnju za sve ono što nam i u budućem vremenu nanosi štetu, ne samo nama ovdje koji moramo raspravljati, donositi ove prijedloge, zamarati se sebe umjesto da donosimo konkretne zakone nego i ljude koji nas slučaju. I naravno sve ove što ste i napomenuli koji su oštećeni sa štetnim posljedicama bilo čije odluke. Prema tome, ova je noć za razmišljanje do sutra do glasanja, imat ćemo odluku o jednom čovjeku o nama 15 zastupnika MOST-a u o novom sazivu moguće Vlade. Gospodine Papeniću, vi ste u svojoj raspravi spomenuli aspekt budućeg rada i Agrokora i ministra, zamislite samo situaciju koja je vrlo izgledna s obzirom kako su određene banke procijenile i koliko će se morati otpisivati i koliko su rezervirale i napravile procjene koliki će biti troškovi rezervacija za njihove plasmane u Agrokor. U svakoj situaciji koja se bude povezivala kroz prizmu Agrokora, Vlade, dugovanja poreznih, otpisa, reprograma, bilo čega, kredita HBOR-u, reprograma kredita u HBOR-u ministar Marić će biti konstantno u situaciji da ima određeni sukob interesa i ako nema sukob interesa onda će imati barem sumnju. Evo recimo ovi krediti šta su dani pred novu godinu, oni će sigurno doć već sada kada krenu, ne znam koliko je poček, možda pola godine, ne znam kako su definirali, ali će doći odmah na reprogrm jer se neće moći platiti. I opet će se gospodin Marić izuzimati i opet će gospodin Marić morat objašnjavat šta je reko upravi, tko je sazivao sjednicu i baš me zanima, šta je to smiješno gospođo Dalić. Vi se dosta često smijete, neću doznat, pa dobro, možda me ni ne zanima toliko da bi vas dva puta pitao, ali s obzirom da se vi tako slatko smijete vjerojatno je vama zabavno. A meni je drago ako je bar vama zabavno u ove kasne sate pa lijepo je vidjeti da se neko ovako slatko smije.

Ja znam da vi volite održati malo duže predavanje, ali evo isteklo je vrijeme. Odgovor na repliku. Poštovani kolega Maras. Ja sam bio jasan i u svojim prijašnjim izjavama. Izuzimanje ministra financija je nemoguće. Ne možeš napraviti toliki odmak da nisi povezan i ne treba to niti raditi, bez obzira na sve uzdance sukoba interesa, ali ovo su stvari koje su sigurno važnije. Ono što ste naveli buduće restrukturiranje, otpisi koji se prenose na sve dobavljače, male poljoprivredne. Gledajući svoju županiju iz koje ja dolazim u kome sigurno će brojni subjekti koji sudjeluju u poljoprivrednoj proizvodnji ili dobavljači biti oštećeni. Ali ja bih se vratio, kada smo promatrali ovaj proces, kada su se počeli pojavljivati ključni dobavljači Konzuma, kada su oni počeli dizati galamu onda je bilo jasno da nešto ne valja. Kada smo se upoznali sa tim problemom regresnog dugovanja po mjenicama, znate na koga su prenijeli taj trošak? Upravo na te najmanje svoje dobavljače, proizvođače. I njima su tih 10-ak% koliko im uzmu faktoring kuće prenijeli svaki taj trošak bezobzirno godinama u milijardama. I to je odgovornost, ne samo onih koji su sada u Ministarstvu financija nego isto tako i onih koji su bili prije jer to su trebali i vaši ministri i oni prije koji su bili utvrditi to, takvo događanje nije se smjelo događati jer su platili naši ljudi. A kada bi netko išao utvrditi vjerujete mi da bi to bio najveći iznos s kojim se susrećemo. Zastupnik Nikola Grmoja zatražio je repliku. Poštovani kolega Paneniću, iznijeli ste ovdje mnoštvo argumenata zašto ministar Marić više ne može biti ministar financija. U prvom redu i ono što smo svi ponavljali cijelo vrijeme nemoguće je da se u ovakvo teškoj situaciji oko Agrokora ministar financija izuzima od svih bitnih odluka. Ali spomenuli ste i Badel, međutim niste objasnili ovdje ljudima koji nas gledaju a ni nama zastupnicima što je sporno kod Badela jer ja u raspravi možda nisam bio tu, nisam čuo taj argument pa bih volio da mi to pojasnite što je tu sporno oko Badela i kakva je uloga ministra financija. A složio bih se sa kolegom Buljom ono što smo cijelo vrijeme ovdje ponavljali, odgovor nismo dobili, kakve logike ima u tome da ministar financija skraćuje rokove provjere nesrazmjera imovine i da praktički izgubimo cijelo jedno razdoblje u kojima bi mogli napuniti državni proračun na temelju istraživanja tog nesrazmjera imovine. Znači izgubljene su ključne godine, ćaćine godine su izgubljene a to su upravo godine u kojima je Agrokor najviše rastao. Znači dva su ključna momenta oko samoga tog modela predstečajnog postupka Badela. Prvi se dogodio 29. lipnja i koji dan kasnije kada se na razini vjerovnika, zapravo ona dugovanja koja su prema javnim institucijama porezna uprava, carinska uprava, bilo isto fond za zaštitu okoliša, kada se dogovaralo otpis tada je utvrđeno to su iznosi koji su, nekih 70-ak milijuna kuna, evo nemam sada točan podatak, na toj razini, vijeće koje se sastalo, koje uredbom je definirano oni mogu dati svoj prijedlog ali moraju ići ministru na potpis. To je točno definirano tom uredbom, znači do 10 milijuna kuna stoji u samoj uredbi, to je na razini vijeća, nakon toga je ministru. Naš zamjenik ministra Saša Drezgić tada nije imao priliku to potpisivati, prema tome to je ostalo u domeni ministra. Nakon toga dolazimo drugi momenat a to je kada je predstečajna nagodba bila prezentirana prihvaćanje, znači porezna uprava, carinska uprava, to su tijela u nadležnosti ministra financija, oni su glasali za taj model, za otpis 60-ak% I ono što je posljedica da je izvršila se, izvršiti će se, još uvijek evo nije sve završeno, denominacija dionica, postojećih dioničara i ulaskom ovoga kapitala koji je po meni mal, premal će Meteor d.o., ne meteor grupa, Meteor d.o.o. postati većinski vlasnik Badela, tvrtka sa jednim milijunom kuna dobiti, 50 milijuna kuna prometa zavladati će Badelom koji vrti 700, evo možda griješim sada ovdje podatak nemam ga u glavi, ali višestruko veće.

U njihovo ime govoriti će gospodin Maras. Hvala lijepa. Kolegice i kolege evo nadam se da će mi 30 minuta biti dovoljno da sažmem sve ovo što smo danas govorili i da na kraju krajeva izvučem određene zaključke i pošaljemo poruku. I mogu reći da što se tiče rasprave koja je bila dosta dugačka za prvu ruku, znači to je skoro 17 sati rasprave, bila je dosta sadržajna, bilo je dosta argumenata. I drago mi je da smo prošli ovo sve skupa. Nije mi drago kako je premijer se postavio prema cijeloj stvari, pokazujući da nema ono šta je pokušao pokazati prije sada već skoro godinu dana kada je optuživao Karamarka da ne smije biti jedan čovjek taoc odnosno da Vlada i država i stranka ne može biti taoc jednog čovjeka. To kod njega očito vrijedi samo do onog trenutka kada se ne radi o njegovom čovjeku, ali isključivo njegovom čovjeku. I odstupio je vrlo brzo od tih svojih principa koje je tada zagovarao. Ja mislim da smo mi u raspravi i kao predlagači a i većina klubova koji su ovdje govorili o temi pokazali da jednostavno ministar Marić nije više iz političkog kuta i ja bih rekao svega onoga, svih izazova koji ga čekaju ispred njega nije više u stanju obnašati tu dužnost. To ne osjećamo samo mi zastupnici koji smo to predložili i koji ćemo danas glasati za to, to osjeća i hrvatska javnost. I sam ministar Marić je rekao da je on teret Vladi i da sa te strane vrlo teško može obavljati posao koji je obavljao do sada. Ono šta je sigurno tako, znači nitko u Hrvatskoj, niti jedan gledatelj, građanin, bilo tko tko se zamisli 5 minuta oko ove situacije ne može vjerovati ministru Mariću bez obzira šta je on potpisivao ili nije, da nije bio svjestan situacije u kojoj se Agrokor nalazi. Argumenti koje smo čuli ovdje od HDZ-a dok je ministar Marić tamo bio da je rejting agencije i da je situacija bila puno bolja nego šta je bila na kraju jednostavno ne stoji, s obzirom da se u istim raspravama koristila argumentacija da taj problem nije nastao od jučer nego nastaje tijekom više vlada, 3,4,5,6 vladi. Znači ne možete u jednoj situaciji koristiti argument koji vam koristi, a koji pobija onaj drugi argument koji koristiti u drugoj rečenici. Znači ministar Marić je sigurno bio ako ne u potpunosti, ali barem do velike mjere svjestan situacije u kojoj se Agrokor nalazi. Ministar Marić je bio svjestan situacije i oko toga na koji način se Agrokor financira i preko kredita i preko obveznica i preko regresnih mjenica što je posebno važno vezano za Zakon o faktoring i za ono šta je pokušao u svojoj raspravi prebaciti odgovornost na Sabor koji jednostavno nema tu informaciju koju je on u tom trenutku imao, a to je da Agrokor tri, četiri milijarde kuna ima na taj način preko mjenica osigurano financiranje. I zašto faktoring društvima nije odgovaralo? Pa nije se tu radilo o ne znam kakvim uvjetima koje je bilo nemoguće osigurati u određenom periodu, pa i drugi puta kada je to Vlada produžila 2015. godine da je bilo potrebno još 2016. dati dodatnih devet mjeseci. To je samo faktoring društvima koristilo i ja bih rekao cijeloj situaciji oko tog financiranja da ne bude dovoljno transparentan da se problem ne rasvijetli i ne vidi prije nego što je to sada već postalo prekasno kada je Agrokor došao u problem. I opet da je bio ministar neko drugi, pa možda nije imao potpunu informaciju, možda neko u HANFA-i ga nije upozori, mada ću vam ja reći ja čujem priče iz HANFA-e da su to ljudi iz HANFA-e tražili da se to napravi, ali da su ljudi iz Agrokora govorili da će se ugroziti poslovanje Agrokora. Provjerite te informacije ministre Mariću. Znači da su ljudi iz HANFA-e upozoravali i da su tražili da imaju potpuni nadzor i da na neki način pokušaju to tržište staviti pod kontrolu sa ispunjenjem zakonskih uvjeta, ali su drugi tražili da se to ne radi nego da se prolongira još određeni period i na taj način da nemamo potpunu transparentnost na tom tržištu. I opet kažem, da ministar nije upoznat sa time da je možda neka osoba koja nije bila u doticaju sa tim poslovanjem do prije mjesec dana nego šta je postao ministar ili šta je zakon došao u proceduru, to bi još neko mogao iz argumentirati da ministar baš ne može biti uz sve detalje svih zakona upućen, mada bi trebao biti. Ali ajde to bi se moglo shvatiti kao nešto šta se možda nije napravilo na odgovarajući način. Ali kada ministar dolazi iz tog sektora, kada je zadužen za financiranje Agrokora onda u toj situaciji povjerenja tu nema. Što se tiče HBOR-a ja sam još jednom evo me zanima ukoliko neko može odgovoriti, kako se rješava kod predsjednika Nadzornog odbora HBOR-a kako se rješava izuzeće iz tog predmeta? Znači uprava dolazi i kaže imamo zahtjeve za pet kredita, šta onda predsjednik nadzornog odbora radi? Da li saziva sjednicu, jel on saziva sjednicu, usvaja dnevni red, da li za samo tu točku saziva posebnu sjednicu financiranja Agrokora? Kako se izbjegao taj doticaj ministra Marića sa financiranjem ovih kredita koji su malo prije bili spomenuti? I zašto primjerice kada Sberbanka daje kredite se uzima osobna zadužnica vlasnika, to se može napraviti, ali recimo u slučaju ovih kredita to se nije napravilo. Čitala je ministrica Dalić ovdje procjene kreditne sposobnosti pojedinih tvrtki, to su sve tvrtke bile koje su savršene po tim procjenama. Broj jedan zaključak, ili tamo neko zbilja ne radi i kvalitetno svoj posao ili je obmanuo nadzorni odbor za tim podacima jer je nevjerojatno da su te tvrtke došle u blokadu za tri mjeseca zbog raznoraznih problema vezanih uz poslovanje Agrokora, a da je prije tri mjeseca neko napisao da su to vrtke koje su bez problema u sposobnosti vraćati sve preuzete obveze. A vjerojatno se ovi krediti još nisu ni počeli vraćati jer su realizirani tek prije nekoliko mjeseci. I pitao sam ministricu Dalić, kada je bio novac isplaćen to me također zanima, ako je kredit odobren u 12. mjesecu jesu li sva sredstva povučena odmah? Obično se to radi sukcesivno i postoji neka dinamika. A zanima me i kako su potrošeni ti novci ministrice Dalić? Jesu li potrošeni za onu namjenu za koju su trebali biti potrošeni ili su s obzirom da su tvrtke blokirane možda je otišao novac na nešto drugo? Budite sigurni do zadnjeg odgovora ćemo to dobiti, bez obzira bila ova Vlada ili neka druga ili bili novi izbori pa onda za 3,4 mjeseca ponovo neki drugi Sabor. Znači to su pitanja koja zanimaju hrvatske građane. I opet vam kažem u startu, opet ste ako Vlada i kao ministri opterećeni sa tim problemima koji će tek doći pred nas i za koje ćemo odgovore mi tražiti. Što se tiče kredita, drago mi je da je ministar i sam priznao da to nije trebao napraviti, to je recimo nešto šta ja vidim pozitivno i sa njegove strane u ovoj raspravi, ali opet to kod nas nije dovoljno da bi mi rekli da je to sada uredu i nikome ništa. Jednostavno čovjek koji dođe u tu poziciju ne bi se trebao uopće dovoditi u takvu situaciju, bez obzira da li je državni tajnik ili ministar. I za državnog tajnika je to neprihvatljivo ponašanje.

Mislim da je tu vrlo rastezljiva njihova granica i žao mi je što je to tako. Znači oni su shvatili sebe kao zadnje branike većine odnosno stabilnosti i način da ostane ova Vlada, ko da neka druga Vlada ili nakon nekih drugih izbora ne bi također bila stabilna. Ali dobro, svako ima svoju argumentaciju, ljudi to prate, onda se neko naljuti kada mu to kažeš pa te prozove i to tako ide. Ali svakome od nas će na kraju konačni sud dati hrvatski birači i način na koji se ponašamo vjerojatno će to tako i vrednovati. Na kraju, žao mi je šta nema u Hrvatskoj u ovom trenutku stabilnosti i odgovornosti od strane premijera Plenkovića da pokaže ljude na koje računa u Hrvatskom saboru da ovaj špeceraj, trgovina traje, da će natezanje trajati još neko vrijeme, da se tu kalkulira sa određenim vremenskim periodom koji bi kao nakon lokalnih izbora omogućio da se lakše uđe u određene koalicije. Ja mislim da to hrvatski građani ne zaslužuju, da to Hrvatska ne zaslužuje i da na kraju krajeve premijer državnik koji je odgovoran to nikada svojoj zemlji ne bi omogućio. I sa te strane ja mislim bez obzira iako sam uvjeren da bi danas u 9,30 trebao dobiti dovoljan broj glasova za opoziv, da je u biti ova Vlada gotova, samo je pitanje trenutka kada će se to deseti. Da li će se to desiti za mjesec, dva ili danas uopće nije važno. Znači ova Vlada nema kapacitet odraditi svoj mandat do kraja, ni blizu i bilo bi dobro da zbog toga hrvatski građani imaju priliku ponovo odlučiti i stvoriti neku stabilniju koaliciju i stabilniju Vladu jer na kraju će hrvatski građani na izgled, neko kaže izbori su skupi, ali uvjeren sam da će hrvatski građani platiti puno veću cijenu i višu cijenu nego šta bi to bilo da se raspišu novi parlamentarni izbori. Hvala vam lijepo na raspravi i nadam se da ćete podržati na glasanju opoziv ministra Marića jer mislimo da je to zbilja jedino moguće u ovom trenutku. Hvala lijepa. S ovim zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo s radom u 9,30 na redu je glasovanje o svim do sada raspravljenim točkama.